Ten všechny chyby využije a náležitě potrestá.

A právě to se dělo na Šumavě, a tak bylo vytěženo jako ochranné těžby takřka 400 tisíc kubíků dřeva, tedy zdravé stromy, které měly v lese zůstat.

Současné období je skutečně mimořádně suché, což však neznamená, že je to první sucho, které prožíváme.

Důvodů pro současný hrozivý vývoj je několik.

Také musíme připomenout, že minulá suchá období nás postihla v době, kdy naše lesy byly v podstatně lepším pořádku.